A nyní mi dovolte, abych vás seznámil s některými skutečnostmi, které se také týkají zákona o elektronické evidenci tržeb. Kontrolní výbor se zabýval na své schůzi 3. září minulého roku technickým řešením aplikace elektronické evidence tržeb. Od zástupců Ministerstva financí jsme na jednání výboru byli informováni, že smlouva o zajištění provozu tohoto informačního systému je uzavřena v režimu důvěrné, a proto ji nemohli poskytnout poslancům kontrolního výboru. Na výboru jsme si s pracovníky ministerstva vysvětlili, že poslanci opravdu mají právo seznámit se i s dokumenty v režimu utajení, když je potřebují ke své práci. Zástupci Ministerstva financí na výboru slíbili, že smlouvu poslancům poskytnou. Když ani po měsíci nebyla do Sněmovny doručena, požádal jsem opakovaně pana ministra financí o její zaslání. Po dalším měsíci byla smlouva do Sněmovny doručena a jaké bylo moje překvapení! Z dopisu, který sám byl v režimu utajení, jsem zjistil, že smlouva samotná není v žádném režimu utajení.

Takže jenom konstatuji, že pracovníci Ministerstva financí na jednání výboru poslancům lhali. Pokud byste chtěli, abych byl konkrétní, tak paní náměstkyně Hornochová a pan náměstek Hejna, a pan ministr Babiš to může dosvědčit, protože na tom výboru seděl osobně. Mám vnitřní pochybnosti o důvodech tohoto jednání. Oni si opravdu mysleli, že kontrolní výbor se nechá uchlácholit jejich prohlášeními a neověří si, jaká je skutečnost? Kontrolní výbor má bohužel zkušenosti, že taková situace nenastala se správností informací z Ministerstva financí poprvé. Oni totiž ministerští lžou i v materiálech pro vládu. Například v materiálu pro vládu k elektronické evidenci tržeb je uvedeno, že cena zakázky byla stanovena na základě marketingové studie. Tak jsme o tuto studii Ministerstvo financí požádali. A víte, co kontrolnímu výboru pan ministr poslal? Průzkum veřejného mínění s názvem Elektronická evidence tržeb, bleskový průzkum STEM pro Generální finanční ředitelství. A na výboru zástupci ministerstva přiznali, že žádná marketingová studie není. Takže opět jenom konstatuji, že zakázka byla vládou odsouhlasena na základě nepravdivých informací Ministerstva financí. K přípravě systému elektronické evidence tržeb slouží jako materiál V1/2015, který je už podle té značky v režimu vyhrazené. Jen vám řeknu jednu časovou linku.

Chci se ještě zeptat pana ministra na plnění této smlouvy, které je vlastně jen smlouvou interní, tedy smlouvy o dodání a implementaci aplikace elektronické evidence tržeb. Ve smlouvě samotné je napsáno, že termíny se posouvají na základě dodatků ke smlouvě. Požádal jsem o smlouvu i se všemi dodatky a žádný dodatek na kontrolní výbor nebyl doručen. Jaký je tedy aktuální stav plnění této smlouvy, co se týká termínů? V médiích opakovaně zaznívá, že budou vypisována nějaká výběrová řízení. Ve smlouvě samotné je sice ustanovení, že dodavatel bude informovat o všech subdodávkách, ale v materiálu Ministerstva financí pro kontrolní výbor je obsažena informace, že o žádném výběrovém řízení ministerstvo neví. A pane, ministře, otázka na závěr.

Počítáte s tím ve svém časovém harmonogramu zavádění elektronické evidence tržeb? Stihnete to vůbec v tom termínu sedmi měsíců? Děkuji za odpovědi.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené dámy, vážení pánové, pan ministr Babiš tu včera ráno předvedl rychlý přehled toho, co se nejspíš bude dít, něco jako televizní upoutávku na dnešní programovou nabídku. Cituji: